149.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 240/5, který byl doručen dne 18. dubna 2019. Usnesení garančního výboru máme jako sněmovní tisk 240/6. Nyní se ptám navrhovatele, tedy paní ministryně, zda má zájem vystoupit. Paní ministryně, prosím, máte slovo ještě před otevřením rozpravy. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi ve stručnosti uvést v rámci projednávání ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zpravodajských službách, zákon o Vojenském zpravodajství a zákon o Bezpečnostní informační službě.

Podstatou je úprava dosavadních oprávnění zpravodajských služeb v kontextu měnících se podmínek tak, aby zpravodajské služby mohly efektivně vykonávat svou činnost nezbytnou pro zajišťování bezpečnosti České republiky v následujících letech. Návrh zákona obsahuje zvláštní postup pro získávání informací od Generálního ředitelství cel a rozšíření dosavadní možnosti žádat informace od bank a možnost vyžádat tyto informace prostřednictvím jiného k tomu oprávněného orgánu. V návaznosti na rozvoj eGovernmentu a informačních systémů veřejné správy návrh dále upravuje podmínky pro uplatňování evidenční ochrany údajů i v dalších informačních systémech veřejné správy.

Pro využívání krycích prostředků a krycích dokladů je třeba zajistit, aby ke krycímu prostředku či krycímu dokladu existovaly též důvěryhodné záznamy jak v samotných informačních systémech veřejné správy, tak i v informačních systémech na nich návazných. Návrh zavádí možnost zpravodajských služeb vytvořit pravidelně aktualizovanou referenční databázi digitálních podob osob. V oblasti zpravodajské techniky dochází ke sjednocení lhůty pro použití zpravodajské techniky Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím se lhůtou pro trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle trestního řádu. Závěrem bych ráda zmínila, jak dopadla projednávání návrhu zákona ve výborech, jimž byl nový návrh zákona přikázán k projednání. Jak výbor pro bezpečnost, tak ústavněprávní výbor doporučily vládní návrh schválit s tím, že ústavněprávní výbor návrh zákona doporučil schválit ve znění jím navržených pozměňovacích návrhů. První z těchto pozměňovacích návrhů znamená omezení původně navrhované reformulace § 11 odst. 1 zákona o zpravodajských službách pouze na povinnost orgánů veřejné správy poskytnout zpravodajským službám požadovanou pomoc bez zbytečného odkladu a bezplatně.

Se všemi těmito pozměňovacími návrhy uvedenými v usnesení ústavněprávního výboru za vládu jako předkladatele vyjadřuji souhlas. Návrh zákona prošel 17. dubna tohoto roku jak obecnou, tak podrobnou rozpravou v rámci druhého čtení, přičemž žádné další pozměňovacími návrhy nebyly k tomuto předloženy.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku, tedy rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova, takže prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás provedl procedurou hlasování, abychom se seznámili s tím, jak budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, hlasovací procedura doporučená garančním výborem, tedy výborem pro bezpečnost, je poměrně jednoduchá. Měli bychom si projít třemi hlasováními. Nejprve by se samostatně hlasovalo o pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru pod označením A1, ve druhém hlasování by se dohromady hlasovaly pozměňovacími návrhy ústavněprávního výboru pod označením A2 až A6, tedy hlasování společně jedním hlasováním, a třetí hlasování by poté bylo o návrhu zákona jako celku. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Proceduru jsme schválili. Můžeme pokračovat. Děkuji. Tedy pozměňovací návrh A1. Jak již bylo řečeno, jedná se o pozměňovací návrh předložený ústavněprávním výborem Poslanecké sněmovny a jedná se meritorně o poskytování informací orgány veřejné správy.